Proto se obracíme na českou veřejnost a zejména na její volené zástupce, poslance a senátory Parlamentu České republiky, kteří o té věci budou rozhodovat, a prosíme je: podpořte nás svým podpisem.

Děkuji za pozornost.

To je jeden argument. Žádní studenti to nechtějí.

Takže bych asi popáté v životě souhlasil s panem Kalouskem, byť ne tedy zcela, ale s hlavní ideou, že se to nemá rozmělňovat.

Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, musím v této chvíli uvést na pravou míru tvrzení, že děti nechtějí doplnit ke státnímu svátku název Mezinárodní den studenstva. Chtějí. Na mě se obracejí dlouhodobě děti a mladí lidé z Národního parlamentu dětí a mládeže. To jsou děcka z regionů. Je na to usnesení Rady vysokých škol, Studentské komory Rady vysokých škol. A ohrazuji se, aby tyto děti, tito mladí lidé byli označováni jako papaláši. Je to naše mládež, jsou to naši mladí lidé, naše děti a já si myslím, že bychom je respektovat měli. A ještě poslední poznámku. Mezinárodní den studenstva se slaví na celém světě pod tímto názvem.

A my se za to máme stydět?

Na mě se obrátil také mailem.

Jenom poznámku k tomu, zda to studenti chtějí, nebo nechtějí.

Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, jen krátce.

Já si myslím, že pokud je to nastaveno tak, a na tom jsem velmi trval, aby zůstal ten původní název svátku, a je doplněn o Mezinárodní den studenstva, ničemu to nevadí. Nic se nestane.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Cyklicky se objevuje snaha přejmenovat státní svátek 17. listopadu a vrátit do něj tedy to označení Mezinárodní den studenstva.

Děkuji za pozornost. Považuji tedy tyto údaje za zveřejněné. Nemusím se k nim dále vracet.